Děkuji za slovo. Jenom krátce k panu kolegovi Kalouskovi, k tomu, co tady tvrdil. Víte, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego a ostatní, kteří máte podobné smýšlení, my skutečně jsme hrdi na to, že nejsme ničí agenti ani Putina ani kohokoli jiného.

A jsme také hrdi na to, že jsme neorganizovali ani přímo ani zprostředkovaně ani prostřednictvím nějakých tajných služeb nějaké mocnosti žádné barevné revoluce nebo arabská jara, oranžové revoluce apod., protože je nad slunce jasnější, že ve většině těchto a s důsledky, které odnášíme dodnes a ještě hodně dlouho odnášet naše země a celá Evropa bude, nemáme skutečně nic společného. My jenom chceme, jak jsem tady říkal již jednou dnes, aby se dodržovala pravidla, aby nebyl dvojí metr na politiku, aby nebyl dvojí metr na jednotlivé země, že některé jsou přece jenom jakoby nám přátelštější a některé míň, a proto se k nim budeme chovat... A také aby třeba v Evropě, a teď myslím v celé Evropě a ať si kdo chce co chce říká, Rusko je také veliký kus Evropy fungovaly slušné, dobré mezistátní, mezinárodní, mezilidské vztahy a také slušné dobré vztahy obchodní. Naše ekonomika je ekonomika exportní. A i export do Ruska či kamkoliv jinam je docela významnou součástí zlepšování ekonomické situace našich občanů a firem.

Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych vaším prostřednictvím vzkázat panu kolegovi Kalouskovi, že pokud jdu na nějakou ambasádu z pozice toho, že jsem ve skupině přátel, tak po každé té návštěvě napíšu tu klasickou standardní hlášenku, že jsem na takové vízové ambasádě byl a odešlu to na Národní bezpečnostní úřad. To možná děláte vy, kam se jezdíte školit.

Myslím si, že byste si za to zasloužili nějaká krycí jména.

Ale na nějaké jiné určitě přijdete a myslím, že nějaké si určitě zasloužíte. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna. Nevím, jestli se to říká prostřednictvím předsedajícího, ale já to řeknu nahlas.

Co si to vůbec dovolujete?! Nyní s přednostním právem pan ministr Herman. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, je mi z toho smutno, co tady vidím, a myslím si, že je smutno i těm, kteří sledují to, co tady děláme, jak tady zesměšňujeme tento zákonodárný orgán. Protože to, co tady zaznívá z úst komunistické strany, to je opravdu asi nazvatelné slovem chucpe.

Toto jsou dějiny komunismu. Jestliže ještě větší zločinec Adolf Hitler porušil tuto smlouvu, tak to bylo štěstí pro celý demokratický svět, že se tyto dva totalitní kolosy pustily do sebe. Protože podle Černé knihy komunismu na kontě tohoto zločinného režimu je 100 milionů mrtvých. To jsou jasná čísla. A jestliže alespoň záblesk upřímnosti, co se týká Ukrajiny, tady je, tak si myslím, že je důležité, aby za našimi hranicemi byly země, které jsou blízké kulturně, politicky, které jsou vázány smlouvami, které podporují demokracii, svobodu a právní stát. Jakákoli dohoda tohoto typu, která posílí toto začlenění kterékoli sousední země, by měla být vítána. Jestliže vítána není, jsou za tím velmi zvláštní zájmy a plány, o kterých tady před chvilkou byla řeč. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Omlouvám se, že jsem si zapomněl brýle, něco přečtu. Víte, mě nejvíc mrzí, když někdo mluví o dehonestaci zákonodárného sboru a lže!

Skupina obsadila Niš. O čem to tady mluvíte?! Já samozřejmě musím opravit i mé kolegy. Ano, Ukrajina jako součást bývalého Sovětského svazu a ukrajinští vojáci jako součást Rudé armády byli těmi, kteří osvobozovali nejen Československo, ale bojovali zásadním způsobem pro to, aby fašismus byl poražen. Protože to je ten nástup fašismu!

Myslíte si, že jsme všichni hlupáci, kteří podlehnou nějaké demagogii?! A budete citovat z knížek, které, promiňte mi, nestojí za to, abychom se jejich čísly vůbec zabývali.